Že je potřeba zachovat za každou cenu doslova, za každou cenu je potřeba zachovat Českou republiku tak, jak jí známe. A říkám za SPD jasně, ne šíření islámu v České republice. To je neuvěřitelné, jak vy ničíte Českou republiku ekonomicky, sociálně i bezpečnostně.

To je šílené.

A za SPD říkám jasně, že podporujeme obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích.

V Praze až. To je výsledek politiky Fialovy vlády.

Je to zákon, kterým jsme se inspirovali v Dánsku, v Rakousku, kde už to platí z poslední doby.

My jsme pro zákaz propagace islámu v České republice. My tady nechceme žádnou veřejnou propagaci. To znamená, říkám to na rovinu, myslete si o tom, co chcete, já to říkám celou dobu.

Asi si pletete pojmy s dojmy.

My chceme prostě bezpečnost. My chceme bezpečnost pro české občany.

Že dochází k meziročnímu nárůstu počtu kriminality včetně závažné kriminality v České republice. No, to si snad dělá legraci. Cílem přece jakékoliv vlády má být snižování kriminality.

To snad není vůbec možné. Tak jasně.

Ale je potřeba dodržovat pravidla a zákony.

Jak máme nazývat kriminální kauzy, které rezonují vládními stranami?